Pan poslanec David Kádner. Je omluven. Proti návrhu. Pan poslanec Miroslav Kalousek. Pan poslanec Vít Kaňkovský. Pan poslanec Simeon Karamazov. Pan poslanec David Kasal. Proti návrhu. Zdržuje se. Pan poslanec Jaroslav Klaška. Proti návrhu. Je omluven. Pan poslanec Martin Kolovratník. Proti návrhu. Pan poslanec Martin Komárek. Proti návrhu. Pan poslanec Vladimír Koníček. Zdržuje se. Pan poslanec Petr Kořenek. Proti návrhu. Pan poslanec Jiří Koskuba. Proti návrhu. Pan poslanec Rom Kostřica. Proti návrhu. Pan poslanec Jiří Koubek. Pro návrh. Pan poslanec Pavel Kováčik. Zdržuje se. Paní poslankyně Věra Kovářová.

Proti návrhu. Proti návrhu. Pan poslanec Michal Kučera. Pan poslanec Petr Kudela. Proti návrhu. Paní poslankyně Helena Langšádlová. Pro návrh. Pan poslanec Martin Lank. Pro návrh. Pro návrh. Pan poslanec Jaroslav Lobkowicz. Pro návrh. Paní poslankyně Jana Lorencová. Proti návrhu. Zdržuje se. Pan poslanec Stanislav Mackovík. Zdržuje se. Zdržuje se. Paní poslankyně Květa Matušovská. Zdržuje se. Paní poslankyně Radka Maxová. Proti návrhu. Pan poslanec Jiří Mihola. Proti návrhu. Pan poslanec Jan Mládek. Pan poslanec Josef Nekl. Zdržuje se. Paní poslankyně Miroslava Němcová. Paní poslankyně Nina Nováková.

Pan poslanec Martin Novotný. Pro návrh. Proti návrhu. Paní poslankyně Pavlína Nytrová. Proti návrhu. Je nepřítomen. Pan poslanec Ladislav Okleštěk.

Pan poslanec Miroslav Opálka. Zdržuje se. Paní poslankyně Jana Pastuchová.

Paní poslankyně Gabriela Pecková. Paní poslankyně Marie Pěnčíková. Zdržuje se. Pan poslanec Jiří Petrů. Proti návrhu. Proti návrhu. Pan poslanec Ivan Pilný. Proti návrhu. Proti návrhu. Pan poslanec Martin Plíšek. Pan poslanec Pavel Ploc. Proti návrhu. Proti návrhu.

Nepřítomen. Pan poslanec Roman Procházka.

Proti návrhu. Pan poslanec Antonín Seďa. Proti návrhu. Pan poslanec Jan Sedláček. Proti návrhu. Pan poslanec Martin Sedlář. Proti návrhu. Paní poslankyně Marta Semelová. Zdržuje se. Proti návrhu. Pro návrh. Pan poslanec Jiří Skalický. Pan poslanec Roman Sklenák.

Proti návrhu. Pan poslanec Zdeněk Soukup. Pro návrh. Paní poslankyně Miroslava Strnadlová. Je omluvena. Pan poslanec Martin Stropnický. Pan poslanec Štěpán Stupčuk. Pan poslanec Bohuslav Svoboda. Pro návrh. Proti návrhu. Proti návrhu. Pan poslanec Milan Šarapatka. Není přítomen. Pan poslanec Josef Šenfeld. Zdržuje se. Zdržuje se. Proti návrhu.

Není přítomen. Pan poslanec Jeroným Tejc. Pan poslanec Lubomír Toufar.